Děkuji, paní místopředsedkyně.

Zvažte tedy opravdu to, co jsme si tu říkali a čím jsme se zdržovali v dopoledních hodinách. To za prvé. Za druhé.

A o tom parlament je. Nicméně je zde nastaven jistý legislativní proces. Samozřejmě nikomu nemohu bránit, a to přísluší opozici, abychom hlasovali o tom, jestli to nepřerušíme, nicméně politická kultura mi říká, že já pro to ruku zvednout nemohu, protože jsem nikdy s tímto svým názorem neobstál a neobstál jsem v něm ani v minulém volebním období, kdy jsme tu též o tom hovořili a měli jsme tu jinou vládu, ale ani ona nebyla ochotna diskutovat o tom, jak to změnit, samozřejmě tam došlo k jiným změnám.

Na druhé straně jsem si jenom dovolil říct svůj názor a myslím si, že máme jiné cesty, kterými to jednou poměrně rychle můžeme napravit. Děkuji vám. Děkuji, pane poslanče. Mám zde další dvě faktické poznámky pana poslance Kaňkovského a pana poslance Nykla. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Nicméně jsme otevřeni zcela jistě diskutovat minimálně o hospitalizačních poplatcích. Nyní s faktickou pan poslanec Nykl. Děkuji za slovo. Chtěl bych prostřednictvím předsedající pana poslanec Kalouska upozornit. Ne, regulační poplatky v této chvíli hnutí ANO říká jasně zrušit a bylo to od začátku. Já jsem mluvil o hospitalizačních poplatcích, čili ten jeho pohled na mě vypadal, jak kdybych byl pro zachování regulačních. Já jsem také odpůrce. Nikdo nemá regulační poplatky, když si projedeme mapu kolem všech zemí, a naopak s hospitalizačními, je třeba začít o nich uvažovat. Jsou přeplněné léčebny dlouhodobě nemocných, doléčovací jednotky. Je tam obrovský problém posouvat lidi. Regulační poplatky jako takové jednoznačně za hnutí ANO říkám ne, čili ten pohled byl takový zbytečný. Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Kováčika. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, paní předsedající.

To jenom pro připomínku, že nejen lidovci drží vlajkovou loď zrušení poplatků, jak tvrdil pan kolega Kalousek, ale že my jsme byli ještě dřív než lidovci v tomto směru naprosto jasní a jsme i teď. Máme předložený návrh zákona na úplné zrušení zdravotnických poplatků, ale teď jsme tak trošku po poradě v klubu na vážkách. Uvítali jsme, že vládní koalice si dala do koaliční smlouvy zrušení alespoň valné části poplatků, a teď vidím, že koaliční smlouva a postoje jednotlivých členů jednotlivých koaličních stran jsou v určitém rozporu. Zvažuji a budu ještě chvíli zvažovat, pokud se to trošku nepohne kupředu, jestli si nemám vzít přestávku třeba na hodinu, abych vytvořil prostor pro doladění vztahů ve vládní koalici, pro vytříbení názorů, jak to vlastně s poplatky myslí. Nebojte se, ještě chvíli počkám. Děkuji. Nyní s faktickou pan poslanec Kalousek. Děkuji za slovo. Prostřednictvím paní předsedající se vám, pane kolego Nykle, omlouvám. Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Sklenáka s faktickou. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Chtěl bych pana předsedu Kováčika, stejně tak jako všechny ostatní, ujistit o tom, že samozřejmě postoj koalice v tomto je naprosto jednotný. Vláda schválila tento návrh, který zde projednáváme, a bude koaličními poslanci podpořen, bezesporu. Nyní prosím s faktickou pana poslance Stanjuru.

To si prosím vyříkejte. Tento problém reálně vznikl. Chci se zeptat, jestli to vláda chce nějak řešit nebo Ministerstvo zdravotnictví? A druhý dotaz.

Kdo ty peníze zaplatí? Těch 12 korun krát počet receptů. Ne sice takhle osobně jako doposud, ale prostě zprostředkovaně přes státní rozpočet, respektive přes veřejné zdravotní pojištění. A vzpomeňte si. Už jsme tady mluvili o jiných věcech.

Teď kompenzace lékárnám, teď říkáme, že máme plné LDN. To znamená, že se ukazuje pravý stav věci, že se peníze prostě neušetří. Některým daňovým poplatníkům ušetříme a zaplatí to jiní daňoví poplatníci. Děkuji panu poslanci. Neeviduji žádnou faktickou, tudíž můžeme pokračovat v řádné rozpravě. Děkuji za slovo.

Ona totiž neřeší kompenzace regulačních poplatků pro praktické lékaře pro děti a dorost, protože jim kompenzace byly zhruba z jedné třetiny od roku 2009 nějak uplatněny. A zase naopak.